Na základě zkušeností z jiných zemí to budou ty odborné studie, o kterých mluvil pan ministr zdravotnictví chceme říct, že historicky nejvyšší skokově zvýšení daní povede k řadě negativních dopadů a dlouhodobě nižšímu výběru daní. Konkrétně lze očekávat toto:

Aby byly tyto negativní dopady minimalizovány, domníváme se, že je vhodnější takto vysoké zvýšení rozložit do dvou kroků během dvou let a zachovat současnou procentní sazbu ve výši 27 procent a navýšení spotřební daně realizovat pomocí pevné a minimální sazbové daně. Jestli dobře ten dopis chápu, a neměl jsem čas ho úplně promyslet a analyzovat, tak se výrobci nebrání zvýšení ceny a zvýšení daní.

Naprosto správnou otázku položil pan poslanec Juránek a já ji jenom zopakuji, protože jsem tady neslyšel odpověď. Zvýší se kvalita služeb o sto procent? Bude rychlejší zápis do katastru o sto procent v čase? O tom důvodová zpráva nemluví.

Ale proč máme platit o sto procent víc? Vysvětlete mi to. Proč? Já tomu vůbec nerozumím. Které další poplatky budeme chtít ještě zvýšit s tím, že potřebujeme příjmy?

To už decentně naše tabule zamlčela. Kdyby to bylo na mně, tak tam je napsán vládní návrh zákona ke zvýšení daní. Všem by bylo jasné, o čem tady vlastně debatujeme.

Konkrétně pan poslanec Skopeček to řekl jako první. Podpoříme i vrácení, i zamítnutí.

Zopakuji ty klíčové. Chybný legislativní proces. Mimořádně krátké připomínkové řízení. Ignorace zásadních připomínek povinně připomínkových míst. Absolutní ignorace názorů a připomínek regulátora České národní banky. Neprojednání v Legislativě radě vlády. Dokonce vzpomeňte si, vláda to schválila, vydala tiskovou zprávu, bezesporu pravda, paní ministryně, že jste ten návrh zákona dopracovali přímo na vládě, tak jsem očekával každým dnem, kdy už to přijde do té Sněmovny. Podívejte se na ta data. Nebývale dlouhý interval.

Deset dnů a může to na schůzi. Trvalo to, myslím, skoro tři týdny. Tři týdny, než z úřadu vlády dorazil tento daňový balíček do systému Poslanecké sněmovny. Už fakt nevím. Takže skutečně si myslím, že to vláda nejdřív schválila a pak se teprve napsal text a možná se poté upravovala důvodová zpráva. Chtěl jsem vám připomenout a pokud nemáte, my vám to klidně rozešleme na náklady našeho klubu, tu RIA z roku 2015, která ukázala nesmyslnost návrhu na zdanění výher srážkovou daní v patnácti procentech. Ale co je podle mě nejvíc chybné, jsou ty pojišťovny, sektorová daň.

Četl jsem jeho komentář na nějakých serverech. Vaše sektorová daň je nepřijatelná a jejich sektorová daň je přijatelná? A co vy?

Špatný návrh. To zní tak nevinně.

Opravdu tomu nerozumím.

Celkový dopad tohoto návrhu je takřka 30 mld. ročně. Minimálně po ty první dva roky, protože 10 mld. do voleb máme zdanění pojišťoven.

Ale pozor! My jsme proti zvyšování daní. Já nevím.